Faktická poznámka pana poslance Holomčíka. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl zareagovat na pana kolegu Klause, protože mi teď v hlavě vytvořil takový logický paradox. Řekl tady, že nikdy nepodpoří žádný zákon, který zvyšuje daně, naopak podpoří všechny ostatní. Zároveň řekl před časem, že nepodpoří žádný zákon, který přijde z Evropské unie. A co když přijde nějaký zákon z Evropské unie, který povede ke snižování daní? Máte slovo.

V rozpravě nyní vystoupí pan poslanec Stanislav Juránek, zatím poslední přihlášený do rozpravy. Prosím máte slovo.

A já bych zde chtěl říci, než řeknu stanovisko klubu k této věci, že tady ještě nezazněla jedna taková věc, jedna záležitost, která se týká katastru. A já si dovolím ji říct ve všech třech bodech, ve kterých se tento zákon dotýká katastru. Zde se zdvojnásobují tři druhy poplatků. Jsou to za prvé správní poplatky za přijetí návrhu na zahájení řízení a povolení vkladu do katastru nemovitostí. A to z tisíce korun na dva tisíce. To druhé, to prosím o zvláštní pozornost, protože tady to je správní poplatek za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě listin, které souvisejí a teď prosím poslouchejte s výstavbou veřejně prospěšné stavby pro zneškodnění odpadu, zásobování vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění, pro veřejnou dopravu, veřejné školství, veřejnou správu a obdobné veřejné účely.

Již nechci opakovat to, co říkali přede mnou. Ale chtěl bych říci, že na základě této věci chci poukázat na jednu věc, která tam docela zásadním způsobem chybí, a to je výpočet zatížení rozpočtů měst a obcí, ke kterému tady tímto způsobem dojde.

Ta druhá věc je, že tady chybí vyčíslení poškození rodin a těch, kteří chtějí stavět a kteří chtějí rozumně hospodařit na svém vlastním bydlení. Toto jsou dvě docela závažné věci, které jsem chtěl zdůraznit.

Zcela určitě budeme hlasovat také pro zamítnutí tohoto materiálu. Ale je zde ještě jedna věc. V případě, že ani jedna z těchto variant neprojde, budeme navrhovat prodloužení lhůty o 30 dnů, abychom mohli dobře a zodpovědně zpracovat pozměňovací návrhy, které zcela určitě ochrání na prvním místě rodiny a na druhém místě také samosprávy.

Toto je tedy stanovisko našeho klubu. A já pevně věřím, že projde již to první hlasování pro dopracování. Pan poslanec Juránek byl zatím poslední, kdo se hlásil do rozpravy. Prosím máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.